Předkladatelé návrhu rovně napadají slovní vyjádření skutkové podstaty spočívající v neurčitém právním pojmu znevážení postavením, kdy výklad tohoto pojmu zákonodárce ponechal judikatuře. Dle dostupné odborné literatury k tomuto tématu se bude nejčastěji jednat o tyto formy protiprávního jednání: urážky, vydání v posměch, vyhrožování, nepravdivé obvinění z protiprávního či jiného závadného jednání, schválnosti nebo jiné hrubé jednání. Bude se tedy jednat o jednání, které směřuje proti hladkému výkonu veřejné moci, avšak jeho intenzita, resp. míra společenské škodlivosti, nedosahuje intenzity trestného činu. V praxi se s takovýmto chováním můžeme setkávat třeba... setkávají se s tím pracovníci úřadu práce, kteří již nově vybavují své kanceláře bezpečnostními prvky typu bezpečnostních přepážek, nebo policisté či strážníci obecní policie, kteří jsou při řešení přestupku spáchaného v dopravě obviňováni často z toho, že jsou pod vlivem alkoholu, a na místo jsou volány jiné hlídky či kontrolní orgány, aby toto podezření vyvrátily. Stávající právní úprava nabízí rovněž možnost usnadnění řešení procesních problémů souvisejících s tím, že útok již nesměřuje proti konkrétnímu úředníkovi jako osobě, ale proti příslušnému úřadu. Předkladatelé varují před rizikem zneužití této skutkové podstaty k osobní mstě. Doposud však zatím není znám žádný důvod nebo případ, který by toto potvrzoval, naopak jsou známy četné případy, kdy pachatelé přestupků znevažují úřední osoby za účelem je znejistit či jinak ovlivnit při řádném výkonu jejich pravomocí. Dle mého názoru tedy stávající úprava vyhovuje potřebám hladkého výkonu veřejné moci a lze ji hodnotit kladně. Proto navrhuji zamítnout předloženou novelu zákona již v prvním čtení. Děkuji. Ano, děkuji, pane poslanče. Do obecné rozpravy je dále přihlášena paní poslankyně Válková. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, to byl výklad hodný vysokoškolského profesora, který vykládá studentům, proč je určitá skutková podstata zakotvena právě v zákonu o přestupcích, dlužno říci v zákonu zcela novém, přijatém po dlouhých diskusích.

Německý příklad není úplně optimální, protože tam když se projedete na černo tramvají, tak se dopustíte trestného činu jen tak jako příklad. Já si myslím, že zrovna tahle skutková podstata se nám velmi dobře hodí do přestupkového zákona. A to, že není v současné době využívána, jenom svědčí o tom, že si praxe ani neměla čas na ni zvyknout.

Čili já si kladu otázku, proč tak brzy a proč po tak dlouhé době přípravy teď zase chceme něco zrušit.

Čili důvod politický nevidím. Důvody, které tady byly předneseny, si myslím, že se dají snadno vyvrátit, a byly vyvráceny. Nebudu už používat ty samé argumenty, které jste před chvilkou slyšeli. A jediné, co mi zbývá otázka na předkladatele, proč s touto svým způsobem opravdu nevýznamnou věcí naopak si myslím, že bychom měli posilovat stabilitu našeho ne příliš stabilního právního státu přišli a předložili nám takovýhle návrh.

Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

A pokud mám zkušenost, a věřím, že i vy se setkáváte se samosprávou, setkáváte se s městskými policisty a s dalšími, tak ti na tuto zákonnou úpravu čekali velice, velice dlouho.

Dalším přihlášeným je pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Dovolte, abych reagoval... Děkuji za slovo. Dovolte, abych reagoval na svého předřečníka.

Je to jenom koncepční otázka.

To je ta otázka. Proto chceme zrušit tenhle podle našeho názoru naprosto nepřiměřený paragraf. Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Kalouskovi. Předpokládám, že se umí sám i o svůj zpackaný život postarat a obhájit se. O soudcích a institucích není třeba asi tak dalece hovořit v této oblasti.